Takže s nimi jsme předložili tyto pozměňovací návrhy. A myslím si, že pan Ryba, který stál v čele hasičů mnoho let, tak pokud budete potřebovat ještě a nebyli byste rozhodnuti tak i on vám řekne, jak je velmi důležité, aby se tyto finanční prostředky v rozpočtu hasičům vrátily.

A tam jsme dali dva návrhy, aby to bylo i rozpočtově odpovědné. Jeden návrh je, aby se vrátila 1 miliarda a druhý návrh je, aby se vrátilo 500 milionů.

To znamená, že kdyby se krajským ředitelstvím podařilo tyto policisty získat, nebudou je mít finančně kryté. Vážené paní poslankyně, páni poslanci, a především pane ministře financí, chtěla bych vás znovu požádat o zvážení pozměňovacích návrhů ještě bych chtěla říct, že ten druhý pozměňovací návrh předkládám s panem Maškem, panem Langem a panem Králíčkem, který se dotýká policistů a opravdu jsem přesvědčená, že v současné chvíli nepodpořit pozměňovací návrhy, které se dotýkají těch, kteří zachraňují naše životy, pomáhají nám každodenně, je opravdu velmi nezodpovědné. Děkuji vám. Děkuji pěkně. S faktickou poznámkou je přihlášená paní poslankyně Válková.

To nevím, na tuhle otázku naštěstí bude muset odpovědět vláda.

Vracíme se do obecné rozpravy. Další přihlášený je pan poslanec Kolovratník. Dobrý den, kolegyně, kolegové. Děkuji za slovo. A já bych se rád v rozumné míře, v rozumném obsahu vyjádřil k návrhu státního rozpočtu, konkrétně ke dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem připravil. Respektuji znění jednacího řádu a respektuji i to, a také vysvětlím, že to, o čem hodně budu mluvit, je rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, který je v souladu se zákonem projednáván návazně jako další bod a budeme o něm hlasovat, a i tam v rozpravě detailněji několik věcí bych chtěl v rozpravě okomentovat, ale je on vlastně součástí toho celkového návrhu státního rozpočtu, a to konkrétně kapitoly 327 Ministerstvo dopravy. Já jsem do rozpočtu podal dva pozměňovací návrhy a nemohu to nezkusit a požádat vás, aspoň některé z vás, o jejich podporu, protože si myslím, že jsou rozumné, jsou nepolitické a jsou na podporu dopravy, nejen dopravní infrastruktury, ale také veřejné dopravy. První pozměňovací návrh pod číslem sněmovního dokumentu 504 hovoří ono to není tak úplně na první pohled čitelné o výdajích, o ostatních výdajích spojených s dopravní politikou státu. Je to návrh na zvýšení o 1,5 miliardy na úkor obsluhy státního dluhu.

Já tady nebudu zdržovat argumenty, které už ode mě zazněly v prvním čtení a na které logicky a zcela stejně může reagovat pan ministr dopravy Martin Kupka, tak jak to i řekl ve veřejných médiích. Je to zkrátka politické rozhodnutí vaše, které, byť s ním nesouhlasíme, tak musíme nebo můžeme respektovat, máte na něj právo, a je jasné, že tu reakci, ten účet za to vystaví občané, ale přesto to tady chci stručně říci.

Řada z vás, a hlavně v koalici na vás se teď obracím, jste zástupci hnutí STAN, tedy starostů, jste z malých obcí, z venkova, nejen z těch velkých center, krajských měst, ale právě z obcí, které skoro jinou možnost než veřejnou dopravu nemají.

Ten nárůst tam zkrátka je zaznamenaný.